Je také pravda, že kariérní řád podporují i některé odborné asociace a školské odbory. Ale pravda také je, že má řadu kritiků a oponentů.

S těmito kritiky, kteří upozorňují na rizika v případě přijetí zákona, se ztotožňujeme. Ostatně upozorňovali jsme na ně i v průběhu jednotlivých čtení v Poslanecké sněmovně. Podle našeho mínění se vzhledem k některým nově stanoveným úpravám v novele nemusí naplnit očekávání navrhovatelů, že připravené změny přilákají do školství davy nových Amosů. Jde v prvé řadě o zvýšení administrativy, která s sebou novela nese. Je pravda, že se představitelé Ministerstva školství dušují, že předkládaný kariérní řád je založen na odlišném modelu nežli předchozí diskutované návrhy právě s ohledem na míru byrokratické zátěže. Nicméně pochybnosti, mj. na základě navrhovaných podzákonných opatření, i když i ty jsou zjednodušené, ale i na základě dřívějších zkušeností zůstávají. Stačí se podívat do škol, a už jsem o tom před chvílí mluvila. Učitelé a ředitelé škol jsou zavaleni papíry, jsou nuceni absolvovat všemožné kurzy a školení, nezřídka pochybné kvality, a s tématy, která jsou učitelům na nic, jen z nich profitují všemožné neziskovky. Přitom peníze, které tak mizí z resortu, by mohly být využity např. pro navýšení platů všem učitelům, nejenom některým, jak to bude v případě schválení novely, a také pro navýšení peněz nepedagogickým pracovníkům škol. Vrátím se ještě ke zmiňované administrativě. Ono se stačí podívat na jednotlivé odstavce zákona, a to ještě nezmiňuji podzákonné normy. Pro každého učitele bude platit, že si bude zakládat své portfolio, spolu s ředitelem bude každé dva roky zpracovávat svůj osobní plán profesního rozvoje, kdy ředitel školy určí jeho povinnou část, druhou si bude volit učitel, pravidelně pak bude s ředitelem vyhodnocovat naplňování plánu a aktualizovat ho.

Dokladové portfolio musí být vždy důkazem naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele, každý doklad musí být písemně okomentovaný a zdůvodněný, proč tímto dokladem dokládá naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele. Dalším problémem je příprava na atestační řízení. Pro ředitele pak vytváření plánu rozvoje školy, i když tady chápu, že určitá vize být musí. Pro uvádějící učitele bude platit, že povedou písemnou dokumentaci o začínajícím pedagogovi, který se chystá na atestaci, za stejným účelem musí hodnocení připravit ředitel školy, hodnoticí zprávu sestavuje také Česká školní inspekce. V souhrnu tak administrativa vzroste, a to pro učitele i ředitele škol, jim asi ještě významněji. Pokud jde o specializační činnosti, ty jsou podmíněné specializačním studem v rozsahu 250 hodin, tady se mohou projevit organizační problémy. Jednoduše řečeno, kdo za ně bude učit. Mimochodem, týká se to i snížených pracovních úvazků. Zvlášť na malých školách to bude těžko řešitelný problém. Další problematické části. Za zmínku určitě stojí povinnost pedagoga žádajícího o atestační řízení pro třetí kariérní stupeň uhradit 500 korun.

Je zárukou počet nasbíraných kreditů, pokud to řeknu zjednodušeně, že každý z těch, kdo doloží své znalostí pro uznání třetího kariérního stupně, je opravdu vynikající učitel? Nemůže se stát, že příplatek a aktivity, které s tímto stupněm souvisejí, získá takový, řekněme, školní Cvach?